Stejně tak to je v případě posledních senátních voleb. Senátora v druhém kole volilo rekordně málo občanů, volební účast byla jen kolem 16 %. A tady si strany a politici pochopitelně s radostí mandáty vždy uznají. Pro elity totiž u nás dlouhodobě platí jiná pravidla než pro běžné občany.

Kde jinde bychom měli začít s větším zapojením občanů do správy věcí veřejných než právě na místní úrovni, kde občané každý den mnoho let žijí a pracují a vnímají vše, co se kolem nich v jejich obci děje. Odstranění nerovnosti mezi obyčejnými občany a vyvolenými stranickými elitami je pro nás v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD zcela zásadní priorita a měla by to být priorita i pro všechny rozumné politiky. Potlačování demokracie, elitářství, zneužívání moci a opovrhování občany se nakonec vždy obrátí proti vyvoleným elitám. Demokracii od nedemokracie odlišuje něco naprosto jiného, a to zda má občan šanci dovolat se v rámci systému svých práv, zda může reálně ovlivnit politické dění ve své zemi, zda je to on, kdo má poslední slovo, nebo nějaká elita. V tomto ohledu jsme se k demokracii posunuli jen tím, že jsme vládu jedné strany vyměnili za nadvládu několika politických stran, přesněji za vládu stranické oligarchie. Po celé republice se neustále opakují místní referenda neplatná kvůli nízké účasti voličů, resp. kvůli zákonem nastavenému vysokému 35% kvoru účasti. Pominu teď případy, kdy účasti schválně brání radnice pomocí manipulací s termíny a místy referend.

Tato část občanů se svého práva dobrovolně zříká tím, že nejde volit, a jasně říkají tímto svým krokem, že nejdou k volbám. Nechávám na vás, milí spoluobčané, abyste rozhodli za mě. Toto je jeden ze základních principů demokracie, že volit může každý a ten, kdo nevolí, dává mandát ostatním. My samozřejmě v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD tento princip zcela jasně uznáváme u voleb zastupitelů. Je proto s podivem, že u referend, a nejen u místních, si vymýšlíme výjimky, resp. ostatní politické strany tolerují výjimky. Každý ví, k čemu a proč směřují. Jediným cílem kvora pro místní referendum i kvora navrhovaného vládou pro celostátní referendum je prostě zabránit tomu, aby se občané politikům míchali do rozhodování. Ale to je něco absolutně protidemokratického. Občané se politikům musí míchat do rozhodování, protože se rozhoduje o nich, o jejich životě. Žádný ze zastupitelů, žádný z politiků není vcelku o nic chytřejší než občané, kteří ho zvolili. V této souvislosti mi vytanul na mysli výrok pana Schwanzenberga, který na otázku, proč je pan Kalousek tak arogantní, odpověděl médiím v tom smyslu, že se mu nediví, protože inteligence pana Kalouska převyšuje ostatní poslance.